K tomu samotnému návrhu, abych zůstal aspoň trošku věcný.

Přesto, nebo díky tomu, nejsem schopen to posoudit, obdrželo hnutí ANO určitý počet hlasů. Byla to vůle voličů. V době, kdy se ustavovala tato Sněmovna a kdy jsme jednali o vládě, kdy se podepisovala koaliční smlouva, jsem nezachytil ani jedinou větu ze strany pana premiéra, že by mu tato okolnost bránila v tom, aby podepsal koaliční smlouvu, a díky této koaliční smlouvě se stal premiérem této země. V té době to ještě nevadilo. Teď nám to vadí. Mně zase vadí, že kvůli jednomu člověku budeme deformovat právní řád této země a budeme přijímat zákony, které jsou vždycky špatné, když se personifikují.

A říkám za sebe, taky to nebylo dobré, i když jsem třeba stál v jiném táboře.

To znamená nejen voleným, ale i těm jmenovaným. A vy tady tímto pozměňovacím návrhem fakticky zabraňujete určité části obyvatelstva, aby vykonávali funkci svobodně, bez toho, že by se vzdali části svého majetku.

Opravdu se mají vzdát svého majetku, který třeba budovali dvacet, třicet let? Mají ho převádět na bílé koně? Mají ho převádět na manželky? Není stokrát lepší, když ten člověk je v permanentním ohrožení střetu zájmů, takže si dává mimořádný pozor a je pod mimořádným dohledem veřejnosti a jde se do toho otevřeně a transparentně?

Chce tu práci dělat. A co má v tu chvíli dělat? Já se ptám kolegů, kteří to navrhovali, jak se má zachovat. Má ho na oko někomu převádět? Ano, na oko převést na manželku.

Ale tento návrh je původně ryze opoziční, na to nemůžu říct půl slova, ale je nedomyšlený, není zakotvený v našem právním řádu a takovéto zásadní návrhy, které mají ústavní propojení, by měly, a na tom trvám, být vládními návrhy a minimálně by tam měla následovat nějaká debata v Legislativní radě vlády, minimálně by zde měla být vytvořena RIA, co se týče právních a ekonomických dopadů na takovouto situaci.

S faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče.

Upozorňuji, že firma Čepro je přímo vlastněna ministrem Andrejem Babišem. Chci říct, že tento zákon jednoznačně není účelový. Přece tohle není zákon pro Andreje Babiše.

Děkuji panu poslanci Kučerovi. Já bych se chtěl zeptat pana kolegy, vaším prostřednictvím, Vondráčka. Jak to můžete říct, že všichni jsou proti panu Babišovi, všechny strany v této Sněmovně jsou proti panu Babišovi? To není pravda.

Ne podle toho, jestli je to proti panu Babišovi nebo jestli je to proti někomu jinému. Já si myslím, že personifikovat jakýkoli zákon je špatně. To je náš názor a náš pohled na věc. Takže říci, že všechny strany jsou proti panu Babišovi, vytváří pouze takový ten dojem, který by měl vyvolávat soucit, a já si myslím, že to není namístě. Děkuji. Děkuji za slovo.

Za prvé, pokud tady sdělujeme občanům, že kdokoli sedí na místě člena vlády, může nějakým způsobem zmanipulovat dotace nebo veřejné soutěže nebo něco jiného, tak je úplně jedno, jestli ten člověk, který tam sedí, vlastní majetek za miliardy, nebo nemá nic.